Hlásí se pan poslanec Kolovratník. Vážený pane předsedající, kolegové, členové vlády, dobré dopoledne. Děkuji a omlouvám se, že to je takhle hodně narychlo. Já se na vás jménem volební komise obracím s prosbou.

Je to bod číslo 141 volba členů Dozorčí rady Státního fondu rozvoje bydlení. Krátce vysvětlím proč. S tou žádostí se na mě obrátila ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová s tím, že tato dozorčí rada v tuto chvíli má z pěti členů pouze jednoho, takže není funkční a není usnášeníschopná. Ten stav by potom mohl trvat do září až do října. Takže prosba volební komise je taková, můj návrh, zařadit nově volební bod volba členů dozorčí rady SFRB. A prosil bych standardně ten bod jako poslední před polední pauzou.

Děkuji za slovo.

Děkuji.

Dobře, rozumím tomu.

Vážené paní poslankyně, vážení poslanci, budeme pokračovat.

Není tomu tak. Rozhodneme v hlasování pořadové číslo 235, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Budeme se tedy zabývat pevně zařazenými body a tím prvním bodem je bod číslo 33.